Děkuji za slovo.

Vzpomenul tady řadu lidí, včetně mě. Své kolegy nevzpomíná, kteří mají firmy. To se samozřejmě nehodí.

Řekl jsem, že nebudu ve firmě, nebudu ani ve statutárním orgánu a že svůj obchodní podíl, třetinový obchodní podíl, převedu na svého syna.

Nepobírám z toho žádný plat, nepobírám z toho žádné výhody. Nic takového. Myslím, že pan ministr Babiš mohl učinit to samé. On to teď chce převést do svěřeneckého fondu. Takže děkuji. To je faktická poznámka?

Velká škoda. Samozřejmě že v řadách poslanců je mnoho lidí, kteří mají firmy. V řadách našich, komunistů, všech. To jsem nekritizoval.

Proč bych to dělal? Proč bych to dělal? A teď, když přišel Babiš, tak to prostě řešíte. Děkuji vám pane poslanče za vaši faktickou poznámku. Eviduji řádné přihlášky. Připraví se pan poslanec Pilný, řádně přihlášený. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Myslím si, že to bude dobře, že to bude ku prospěchu věci.

Snažím se to dělat. A bylo to jedno z mých novoročních přání, které jsem uváděl do rozhovoru do Parlamentních listů, že přeji všem politikům ze všech politických stran opozice i koalice, abychom se vzájemně více poslouchali. Méně na sebe útočili, trochu více se respektovali a nezaujímali pouze takové striktně vyhraněné postoje všechno je špatně nebo všechno je dobře. Řada z argumentů, které by člověk mohl k tomuto tématu říci, už tady zazněla od mých předřečníků. Nicméně vzpomenu jednu věc. Chápu principy, které k němu vedou.

Nebudu je zbytečně opakovat. Možná bych mohl uvádět další, kdy v minulosti se dělaly věci, které byly podivné.

A jestliže toto všechno tady bylo, a teď si myslím, že jsem nepatřil k poslancům, kteří tady doposud seděli a nemluvili.

Nicméně já jsem dneska poslanec nezařazený. Nepatřím do žádného poslaneckého klubu. Nejsem členem žádného politického uskupení, ani strany, ani hnutí. Nejsem svázán žádnými stranickými povinnostmi, nebo politickými, a mohu opravdu svobodně říkat, co si myslím, jak se na věci dívám.

Myslím si, že opravdu, a zaznělo to tady, opět to bylo myslím panem předsedou Faltýnkem, že pan předseda vlády se vyjádřil, že to nebude mít žádnou retroaktivitu.

Vy dneska si stěžujete na to, jak se k vám koaliční partneři chovají. Nezlobte se na mě kolegové, nebudu vás oslovovat jednotlivě, obecně všechny. Vy jste s nimi byli ve vládě. Koho jste si vybrali, tak teď... a řadu zákonů jste také spolu prohlasovali. To se na mě nezlobte.

To je pravda.

Bylo podle mě velmi rozumné si poslechnout to, co tady bylo přečteno zdůvodnění pana prezidenta, proč zákon vetuje.

Ale hlavně opravdu si myslím, že je správné, aby to začalo platit až od nového volebního období.